Nyní budeme hlasovat o tom, že lhůta pro třetí čtení bude zkrácena podle § 95 odst. 1 na 7 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůtu na projednávání jsme zkrátili na 7 dnů. Vzhledem k tomu, že jsme projednali všechny body a návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu.